Tak ještě že máme ten jednací řád a dočkáme se písemných odpovědí od pana premiéra, moc se na ně těšíme. A moje druhé téma, pane nepřítomný premiére Fialo, se týká personální politiky vaší vlády, konkrétně Ministerstva životního prostředí.

Je smutné, že ta pravda, ta realita platí i dnes, skoro v půlce února.

Vy odpovídáte za soudržnost koalice a i za vládu jako celek. Rozhodl jste se oslovit Miloše Zemana se jmenováním, a také víme všichni, že prezident Miloš Zeman to odmítl, a jaké k tomu měl důvody. Chápeme tedy, že vy jako premiér teď čekáte na nového prezidenta, ale já v tuto chvíli, pane premiére, nerozumím vašim vyjádřením. Všude v médiích slyšíme, že Petr Pavel není provládním kandidátem na Hrad, že ho vláda přece nepodporuje.

Já myslím, že i on naznačil, že s tím nebude mít žádný problém. Takže se ptám: Opravdu je, nebo není pan Petr Pavel provládním kandidátem, který vám vychází vstříc? Děkuji. Děkuji za interpelaci. Děkuji, vážená paní předsedající, za slovo. Vážený pane premiére nepřítomný, dnes již druhá interpelace, tentokrát se zaměřím na předvolební sliby koalice SPOLU, tedy já tady mám několik vašich takhle ukážu na kameru mám tady několik vašich prohlášení, takzvaných bannerů a billboardů, které jste umisťovali během volební kampaně, o nezvyšování daní a tak dále. No, když to teď vidíme, i někteří vaši čelní, nyní tedy ministr financí pan Stanjura, tak ten tady třeba měl: Mít kde bydlet není luxus.

A dá se říci, že ty další daně, které chystáte nyní tedy po prezidentských volbách, protože prezident Pavel byl váš kandidát samozřejmě chcete zvedat daně i živnostníkům, daň z příjmu, a to je právě ta skupina lidí, která tady vytváří mimo jiné taky hodnoty, nic po státu nechce, nechce nemocenskou, nemají dovolenou, nemají nic, a vy jim chcete zvedat tady na to konto daně.